Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych ráda načetla legislativně technickou úpravu, a to pro případ, že budou přijaty pozměňovací návrhy B4 i B7.